Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Tento návrh byl vypracován na základě vyhodnocení dosavadního fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí... Pane ministře, já se velice omlouvám, ale poprosila bych kolegyně a kolegy, aby se ztišili, a pokud mají něco k projednání, nechť se přesunou do předsálí. Ještě jednou prosím o klid, děkuji. Můžete pokračovat, pane ministře.

Tento návrh byl vypracován na základě vyhodnocení dosavadního fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a jako potřebné se ukázalo přistoupit k výslovné úpravě nastavení pravidel vnitřního chodu úřadu. Především jde tedy o vztahy mezi předsedou úřadu a členy úřadu tak, aby jejich role byly vyváženy a členové mohli být více zapojeni do činnosti úřadu.

Nyní projednávaný sněmovní tisk navazuje na materiály diskutované již v minulém volebním období z iniciativy tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny. Hlavním principem navrhovaných změn je posílení kolektivního prvku ve vedení úřadu a za tímto účelem je navrženo vytvoření kolegia úřadu jakožto vrcholného orgánu úřadu složeného z předsedy i členů úřadu. Ústřední manažerská role předsedy, který stojí v čele úřadu, řídí jeho činnost a považuje se za služební orgán, ale zůstává zachována. V návaznosti na to jsou navrhovány změny směřující ke zpřesnění postavení členů a předsedy úřadu při dohledové činnosti, kterou by na určitém úseku působnosti úřadu nejen řídili, ale též dohled vykonávali. Posílení transparentnosti a efektivního chodu úřadu při dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a financování volebních kampaní obecně lze považovat za velmi důležité, a proto si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.